Prací vlády potom je přicházet sem do Poslanecké sněmovny a navrhovat postupy, které provedou naši zemi pandemií s co nejmenšími ztrátami, takové návrhy, které jsou řádně zdůvodněné, vyargumentované, přiměřené. Přiměřené a také srozumitelné. A musím konstatovat, že ten vládní návrh na prodloužení nouzové stavu tato kritéria nesplňuje, a nesplňuje ani jedno z těch kritérií. Podle nás není řádně zdůvodněn, není vyargumentován, nezdá se být přiměřený, a proto ho také řada našich občanů považuje za nesrozumitelný, kritizuje ho a odmítá ho, stejně jako odmítá celou řadu opatření. Dámy a pánové, vyhlášení nouzového stavu, prodloužení nouzového stavu, to není nějaký administrativní úkol. Není to nějaké administrativní opatření, na které si máme zvyknout, a prostě to zas prodloužíme o 30 dní a o 14 dní. Tak to prostě není, nemůže to tak být, je to vážná věc a podle toho bychom k tomu měli všichni přistupovat, a nejenom my jako opozice, ale stejně tak, hlavně tak, by k tomu měla přistupovat vláda.

A vláda přitom není schopna a opakovaně tady žádá o prodloužení nouzového stavu podrobně a řádně zdůvodnit, na co přesně to potřebuje.

Podle krizového zákona pokud by hejtman na území svého kraje vyhlásil stav nebezpečí, tak je oprávněn nařídit např. pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace nebo přednostní zásobování dětských, zdravotnických, sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému podílejících se na plnění krizových opatření a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury. A ještě budu citovat z krizového zákona.